Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené 72. schůzi Poslanecké sněmovny po polední pauze.